Ještě dorazila omluva pana poslance Řehounka od 11 do 14 hodin z rodinných důvodů a omluva pana poslance Ivana Bartoše z pracovních důvodů od 10 hodin do konce jednacího dne. Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním pevně zařazeného bodu 1, sněmovní tisk 868, vládní návrh zákona o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby, zkrácené jednání. Poté bychom pokračovali projednáváním bodů z bloku třetích čtení, u nichž byly splněny zákonné lhůty.

Zaregistroval jsem dvě přihlášky s přednostním právem. Nejprve pan předseda Faltýnek, poté pan předseda Rakušan. Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové, vážený pane předsedo.

Jde tam o to, aby nedošlo k zastavení vyplácení dotací na bytovou výstavbu, kdyžtak potom může doplnit tuto moji prosbu paní ministryně Klára Dostálová.

Oba dva tyto body na úterý 16. 6. po již pevně zařazeném bodu číslo 382, což je návrh na zřízení komise pro hybridní hrozby.

Děkuji, pane předsedo. Jenom velmi krátce.

Zároveň se domnívám, že ten nejdůležitější bod, a to je vyslovení pocty našim legionářům, tak ten má samozřejmě univerzální časovost, ten je nadčasový a můžeme tak učinit kdykoli. Přesto bych vás poprosil, abychom tento bod zařadili pevně dnes po bloku třetích čtení. Děkuji. S přednostním právem pan předseda Kalousek. Děkuji za slovo. Dobré ráno, dámy a pánové.

Děkuji. Ptám se, kdo ještě k pořadu schůze. Nikoho nevidím.

Nebo budeme hlasovat jednotlivě.

Ano, změna rozpočtu.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Dále je zde návrh pana předsedy Rakušana, abychom bod 379 týkající se pocty legionářům, zařadili dnes po bloku třetích čtení. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?